Mohu už dneska říci, že máme připraveno několik scénářů pro urychlení pouštění ekonomiky, nicméně musíme to nejdřív projednat s kolegy zdravotníky, následně se na tom musíme shodnout na vládě, a pokud se na tom shodneme na vládě, tak zítra odpoledne bychom přesně podle slibu představili rychlejší plán uvolňování ekonomiky.

V každém případě zítra odpoledne bychom tento jízdní řád měli připravit.

Jenom upozorňuji, že ten, kdo se přihlásí první, bude zároveň zpravodajem.

Takže zítra se tedy dozvíme, jestli to bude stejně, jinak, lépe, což fakticky příliš informací těm lidem, kteří na tom závisí existenčně nebo provozně, moc jistoty nepřináší. Tak já vám řeknu takový nebo my se domluvíme a uděláme kompromis.

Ale do toho můžou přijít různé další věci.

Vláda vstoupila skutečně do neznámého prostředí příchodem koronaviru. To se jeví, že se nějakým způsobem děje, ale předpokladem je, že skutečně máme protestován reprezentativní vzorek lidí.

Ale s tímto je potřeba počítat.

Ta rozhodnutí se přece musí udělat tak, že vím, jaká opatření přinesla jaký efekt.

A teď když se zapínají ta opatření, tak u toho přece musí být jasná rozvaha a okamžitá možnost toto efektivně změřit, protože když teď, a pan premiér Babiš vystoupil poměrně hrdinně tak to všechno otevřeme, co nejdřív, brzo a v jeden den.

Zase zavřeme všechno?

Jaký je rozdíl mezi těmi možnostmi: pokud toto číslo bude takové, uděláme to podle scénáře A, který jsme vám představili minulý týden. Pokud číslo z toho výsledku protestování bude výrazně lepší, uděláme to takto.

Jestli to skutečně není jen ten jednoduchý počet.

Jestli se věci urychlí a situace se nezhorší za předpokladu toho testování, já budu jedině rád, pokud se tak stane. Ale vidím to jako velmi nezodpovědný způsob rozhodování.

Jaké riziko tím bylo, co vláda očekávala.